Dále.

A my jsme se distancovali od takového jednání.

já nevím, tady říkají, jak jsou čistí. Já jsem to taky ani nekomentoval veřejně, protože se to prostě může stát.

My to máme ošetřeno. Jste také už jako velká strana, máte hodně kandidátů, máte hodně voličů.

Tak máte tam také takové podivné lidi, kteří jsou pro to, aby se zabíraly cizí prostory.

No a pan Čižinský je takový kalibr, že přestože věděl, že je to lež, a i v médiích už proběhlo, že je to lež, už to prošetřila dokonce i policie, zjistili, že je to lež, já už tu zprávu od policie mám. Hned k tomu byla přijata opatření, aby i vaše maily byly lépe zabezpečeny. Byla to nějaká aplikace, která vytváří nějaké stejné maily, jako máte, a bylo to rozposláno. Potvrdila to i policie. Neomluvil. A to jsme se tady potkali dvakrát i na WC a mohl mi to tady bez problémů říct.

Takže to zase bylo v podstatě i celkem finálně příjemné. Kdo by chtěl šířit nějakou reklamu na můj obchod, tak prosím, klidně pokračujte, protože se to ukázalo jako dobré.

Bylo to i mým cílem to malinko odlehčit. Já se těším na spolupráci s vámi všemi. Chtěl jsem jenom říci, že si myslím, že máme před sebou... A za mě platí, že bych rád spolupracoval se všemi, že by ta debata tady měla být skutečně věcná, že bychom si tady měli vzájemně povídat. Měla by to být taková slušná politická soutěž, o kterou, já osobně si myslím, tady ve Sněmovně v tomto volebním období se určitě od začátku snažím, a doufám, že budeme spolu spolupracovat na mnoha zajímavých vašich i našich návrzích, aby ta republika šla trošku nahoru. Děkuji za pozornost. Děkuji.

My jsme demokratická strana, volíme předsedu v přímých volbách, všichni členové. A když nebudu předseda, tak bude předseda někdo jiný a bude to furt jenom Pirátská strana. Není to imigrační centrum, ale je to Integrační centrum Praha. A je to městská společnost, kterou musí mít každý kraj. Byla založena v roce 2012.

Podle mě dělá daleko víc práce než řada poslanců některých sdružení za téměř milion 200 tisíc nebo milion 300 tisíc ročně. A když to vydělíme počtem lidí, kteří vstupují do těch programů, je jich 380, to znamená, že náklady na práce s jedním cizincem ročně jsou pět tisíc korun. Takže když si vezmete váš plat, tady zaznívají furt ty cifry, jednoho poslance, který si ročně vydělá přes milion, tak toto centrum, které je integrační v Praze, městská společnost, má náklady kompletní, jako je pět platů poslanců za celý rok. A já si myslím, že navážet se do toho je zcela mimo mísu. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Nebyla to faktická poznámka reagující na proběhlou diskusi. To jen tak pro pořádek. Krátce budu reagovat. Cituji ze zprávy Aktuálně.